Prosím, pane náměstku.

Cílem této navržené úpravy je zpřesnit ustanovení o předávání oznámení o uložení blokové pokuty a rozšířit zákonné důvody pro zadržení řidičského průkazu o podezření z naplnění jen některých skutkových podstat přestupků, za které se ukládá zákaz řízení motorových vozidel. Náš návrh není pouze zpřísněním současných postihů za rychlost, ale posílením jejich vymahatelnosti. Týká se rychlostí, za které se již dnes ukládá zákaz řízení motorových vozidel. Doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby tohoto zákazu. Návrh je rovněž v souladu s účelem institutu zadržení řidičského průkazu, a to jednak bezprostředně zabránit dalšímu ohrožování bezpečnosti silničního provozu, to znamená vyloučení neukázněného či agresivního řidiče z provozu, a jednak zabránit tomu, aby se řidič vyhýbal přestupkovému řízení, což je dnes bohužel běžná praxe. Pokud kolegové ještě diskutují o lesním zákoně, prosím, přeneste diskusi do předsálí.

Děkuji za zklidnění. Vyhýbání se přestupkovému řízení v případě zákazových rychlostí je nejen dnes velmi časté, ale dokonce v dnešní době nabylo institucionalizované podoby. Bohužel jsou k tomu dnes specializované firmy, které zastupují účastníky přestupkových řízení, a lze mít za to, že jejich činnost je nelegální. Bohužel dnes je zde velmi obtížná prokazatelnost poskytování právních služeb soustavně a za úplatu. Obrana obviněných těmito zástupci je založena téměř výhradně na promyšleném systému procesních obstrukcí, které mají řidičům porušujícím především nejvyšší povolenou rychlost zajistit beztrestnost formou tzv. pojištění proti pokutám.

Na rozdíl od advokátů metody těchto zástupců nepodléhají žádnému etickému kodexu. K údajné nekoncepčnosti našeho návrhu spočívající ve výběru pouze překročení nejvyšší dovolené rychlosti si dovolím uvést, že kromě výše zmíněných skutečností tento výběr zohledňuje významnost zásahů do práv občana zadržením řidičského průkazu. Není tedy žádoucí tento institut rozšiřovat na situaci, kde podezření z přestupku závisí čistě na subjektivním posouzení nebo vnímání policisty. Přestupek nejvyšší povolené rychlosti je však již na místě prokazatelně spolehlivě zjištěn způsobilými technickými prostředky bez možného vlivu subjektivního uvážení, tedy na základě objektivního empirického změření rychlosti vozidla, obdobně jako je tomu u zjištění přítomnosti alkoholu u řidiče dechovou zkouškou nebo přítomnosti drog. Návrh novely zákona o silničním provozu předložený Ministerstvem dopravy do připomínkového řízení shledáváme v tomto směru zcela nedostatečný. Navrhovaný nový institut zajištění řidičského průkazu na rozdíl od zadrženého řidičského průkazu neznamená, že řidič nebude smět řídit motorová vozidla a že bude postižen citelnou sankcí, když tento zákaz poruší, ale pouze to, že pokud řidič nebude mít u sebe tento doklad, může dostat přestupek ve výši se sankcí pokuty od jednoho do dvou a půl tisíce korun. Domníváme se, že namísto zaplevelení právního řádu v podstatě duplicitním institutem zajištění řidičského průkazu bude výhodnější využít stávající a zavedený institut zadržení řidičského průkazu a přiměřeně rozšířit možnosti jeho uplatnění. Víme o nesouhlasu vlády. Nicméně skutečně se potřebuji vyjádřit k připomínce, že navrhovaná právní úprava je nepřiměřeně přísná.

Zadržení řidičského průkazu tak jen časově posouvá tento přísný postih blíže k spáchání přestupku. Jeli argumentováno, že se v takovém případě řidiči znemožní řízení motorového vozidla, i když zatím nebylo rozhodnuto o tom, zda se přestupku dopustil, o jaký přestupek se jedná a jaký mu byl za jeho spáchání uložen postih, pak by musel být zpochybněn celý již existující institut zadržení řidičského průkazu. K připomínce, že tento institut by měl být omezen pouze na situace, kdy řidič s ohledem na svůj stav, např. řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, či své chování, např. ujetí z místa nehody, nerespektování uloženého zákazu řízení motorových vozidel, představuje zvlášť výrazné ohrožení bezpečnosti silničního provozu, uvádíme, že i kvalifikované překročení nejvyšší dovolené rychlosti takové ohrožení jednoznačně představuje a je jednou z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Když se podíváme na statistiky z loňského roku, prokazatelně největší počet usmrcených osob je právě kvůli výraznému překročení povolené rychlosti. Je tedy zcela ve veřejném zájmu, aby takto neukáznění a agresivní řidiči byli vyloučeni ze silničního provozu neprodleně po zjištění přestupků, a nikoli až po správním řízení, které mohou navíc v dnešní době procesními obstrukcemi prokazatelně prodlužovat.